Tak proč to není obdobně jednoduché? Všichni jsme nejdřív neviděli, poté viděli analýzu BDO, což je firma vyhlášená velmi pochybnými analýzami, která obsahovala spoustu chyb, a když se ty projekty dělají takhle, tak to nemůže dopadnout dobře. A také to dobře nedopadlo.

A zároveň ale nám zajišťují důležité služby, které asi všichni konzumujeme a chceme.

To znamená, s tím systémem nejsme schopni nic rozumného dělat. Vlastně jenom děláme to, co nám říká dodavatel.

Vy uděláte informační systém, který sbírá každou minutu tisíce údajů, a zároveň z těch údajů nečerpáte, neumíte s nimi pracovat? Ne, to zcela ignorujete. Pro vás je to prostě jenom šikanózní, jenom nástroj, jak šikanovat ty malé, aby se ti velcí měli dobře.

Sama jste si tady na to opakovaně při svých proslovech stěžovala, ale výsledek nevidíme! Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, páni ministři. Nikoho dalšího do...

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, padla tady celá řada pozměňovacích návrhů. Já se obávám, že je nestihneme zpracovat tak rychle, takže navrhuji vrácení tohoto tisku k projednání garančním výborem.

Ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Můžeme tedy pokračovat, a proto zahajuji rozpravu podrobnou. Máme tady deset přihlášených.

Paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji paní poslankyni Kovářové.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlásím nyní ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem načetl.